31.

Prosím, aby se slova ujal ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Stručně uvedu materiál. Tento materiál byl v Poslanecké sněmovně v prvním čtení 13. 7. tohoto roku. Je to tedy souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, která byla podepsána 15. února tohoto roku. Jenom ve vší stručnosti. Ochrana vzdušného prostoru evropských členských států NATO je zajištěna systémem protivzdušné obrany NATO a ten má dvě, ale zásadní omezení. Je výhradně určen k obraně před vojenskými hrozbami, a nezajišťuje tedy obranu před civilními letouny zneužitými k teroristickému útoku. A pak také musíme přihlédnout k tomu, že vzdušné síly malých členských států byly často redukovány na minimum, což může vést ke krátkodobým či dlouhodobým výpadkům schopnosti zajišťovat tuto protivzdušnou obranu vlastními silami. Toto riziko lze zmenšit právě efektivní bilaterální spoluprací sousedních států a to vedlo k přípravě a podpisu předložené smlouvy, ke které se již kladně vyjádřil Senát a rovněž tak zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Jedná se o smlouvu prezidentskou. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.